Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem vás upozornil, že reálný text toho zákona, o kterém budeme hlasovat, jsou dva měsíce.

Takže nyní poslankyně Pastuchová. Také není přítomen. Dobře, dobře.

Prosím, máte slovo, pane poslanče.

Byt je velmi skromně vybaven.

Podle dostupných informací od spolupracujících organizací je primární problém jeho špatný zdravotní stav. Objektivní důvody mu neumožňují zajistit si kvalitnější bydlení na volném trhu a obecní byty jeho město nemá.

Veškeré náklady na bydlení pravidelně hradí.